Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat v našem jednání.

Nyní tedy nic nebrání tomu, abych otevřel bod jedna pořadu této schůze, tedy

Nyní tedy otevírám přerušenou rozpravu.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Pokusím se vám možná trochu podrobněji, než je obvyklé, vysvětlit, proč návrh tohoto zákona v této době je mimořádně nešťastný a mimořádně špatný.

Část z nich nemůže podnikat vůbec, část z nich má omezeno své podnikání a na mnohé další dopadají negativní dopady utlumené české ekonomiky. Já tady budu dneska hájit zejména zájmy malých a drobných podnikatelů a zaměstnavatelů. Pak se budu poměrně obsáhle věnovat vládní pomoci, co dělá vláda, Sněmovna, horní komora v těch posledních 14 měsících při podpoře podnikání a podnikatelů. Mnozí z nich mají problémy ne proto, že by měli špatný podnikatelský plán, ne proto, že nenabízejí dobré produkty a dobré služby, ale proto, že v rámci boje s covidem přicházeli, přicházejí, obávám se, že by mohli přicházet rozhodnutím státu, které to podnikání omezují.

Pokud si vezmeme malou firmu, která má 10 zaměstnanců, tak pokud se drží zákoníku práce, tak v tomto roce jejich zaměstnanci budou čerpat 200 dnů dovolené.

To znamená další výpadek v možné produkci.

To znamená, k tomu přicházela nemoc, karanténa, izolace, další dny, kdy tito lidé nemohli z objektivních důvodů odvádět svůj standardní pracovní výkon.

Jedním z legitimních důvodů pro toto rozhodnutí bylo jistě omezení, které mají státní zaměstnanci například v otázce podnikání při zaměstnání. Tomu všemu rozumím. Dneska mají všichni zaměstnavatelé i zaměstnanci vlastně svobodnou volbu, a když chtějí, tak si mohou domluvit pět týdnů dovolené, mohou si domluvit šest týdnů dovolené. Myslím si, když ne všichni, tak drtivá většina zaměstnavatelů od nejmenších po ty největší logicky řekne, že největším kapitálem, který mají, jsou lidé. Protože k čemu máte skvělé nápady, k čemu máte skvělé podnikatelské plány, když k tomu nemáte skvělé zaměstnance? Tento návrh se do této svobody volby vlamuje, něco chce nařídit a v tak ekonomicky složité situaci zvyšuje budoucí náklady našich zaměstnavatelů. To samozřejmě může mít negativní důsledky zejména na ty malé, kteří bojují každý den o ekonomické přežití, a může to přispět k tomu, že některé firmy, někteří živnostníci, kteří mají pár zaměstnanců, prostě skončí. Nebo to může také přispět k tomu, že se sníží počet pracovních pozic. Nevím, jestli je to zamýšleným cílem navrhovatelů věřím, že ne. Myšlenka pěti týdnů dovolené je populární. Nicméně jedním z výrazných příjmů státního rozpočtu jsou daně, jak daně z příjmu právnických osob, tak daně z příjmu fyzických osob, a k tomu, aby se daně platily, musí firmy, živnostníci, zaměstnavatelé vyprodukovat zisk.